To přece nemůže.

Ano.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Jedná se o zkoušku znalostí, dovedností a chování, tudíž o premiérovou jízdu žadatele po kvalitně provedeném výcviku, a může být samozřejmě udělána v normálním provozu. Jak už jsem říkal, k provedení té první části zkoušky z praktické jízdy na motocyklu není nutné oproti výcviku žadatelů vykonávat zkušební úkony s vyloučením jakéhokoli provozu. V současné době prošla legislativním procesem novelizace zákona číslo 247, která stanoví povinnost žadatele vykonat i druhou část zkoušky, a to přímo v silničním provozu samostatnou jízdní zkouškou bez přítomnosti zkušebního komisaře na motocyklu, přičemž komisař bude dávat pokyny prostřednictvím intercomu. Doposud probíhala s přítomností zkušebního komisaře na motocyklu. Samostatná jízda v silničním provozu s různou intenzitou vyplývá i ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126 evropská směrnice . To znamená, že z tohoto pohledu tady nevyplývá žádná povinnost vlastnit tuto plochu pro obce s rozšířenou působností. Ano, je to mírná komplikace pro autoškoly, které tento výcvik provádějí, protože ty takovou plochu musí využívat, buď ji musí vlastnit, nebo musí mít přístup na takovouto plochu, která tam je určená. Ale když jsme celou záležitost debatovali s odborníky na bezpečnost provozu, na bezpečnost silničního provozu i autoškol, tak se shodli všichni, že toto je krok správným směrem. Samozřejmě trošku problém byl, že jsme tu vyhlášku nevydali úplně nejdřív.

Já teď úplně nevím, jak bychom mohli lépe pomoci.

Tam jsou dotační tituly na podobné věci. Pokud by je chtěly obce dělat, do těch se obce mohou přihlásit, popř. pokud by byla nějaká jiná věc, ale ze samotné vyhlášky nevyplývá, že by si obec musela takovou plochu pro provádění zkoušky udělat.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat za tuto odpověď.

Tady nevím, a možná už je to otázka, řekl bych, nadbytečná, jak je pak ošetřen ten problém, kdyby došlo k havárii nebo poškození cizího majetku, nebo dokonce zdraví jak toho, co dělá řidičský průkaz, tak případně dalšího účastníka silničního provozu.

Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, já bych tady chtěl potvrdit, že ta zkouška by měla být udělaná za provozu bez asistenta, který sedí za řidičem. Důvod je samozřejmě požadavek Evropské komise a oné směrnice, kterou jsem citoval. Máme za to, že tím, že to je v zákoně ustanovené, tak je to zákonný způsob provozu motorky.

Samozřejmě stát se může cokoli. V tomto případě předpokládáme, že by odpovědnost za škody měla nést pojistka autoškoly. Ale já tohleto ještě prověřím a dám vám na to konkrétní odpověď, protože nechci tvrdit, že to je přesně tak. Takto si to vysvětluji, ale rád bych vám to potvrdil.